Zde předložený, podle mého názoru ambiciózní plán Ministerstva dopravy chce situaci okamžitě řešit.

Je důležité také upozornit, že toto je jakýsi rámec, který Ministerstvu dopravy, resp. těm organizacím, umožní efektivní odstupňování nabízené ceny v závislosti na čase. Je to jeden z našich, z mých nápadů, pracovně mu říkáme časová bonifikace, a je to tedy pozitivní motivace a jakési sdělení majitelům pozemků: čím dříve prodáte, tím více dostanete. Pan ministr zmiňoval, že výše toho bonusu bude klesat v čase, to znamená ta maximální výše se uplatní při rychlé akceptaci nabídky, při pozdější bude cena klesat. A je tam ta důležitá výjimka. Výjimku z tohoto postupu může v důvodných případech, písemně sdělených, povolit pouze ministr dopravy. A poslední důležitý moment. Právě konkrétní využití té navýšené hranice toho rámce, který by byl v novele navržen, bude stanoveno a řízeno interním aktem řízení ze strany Ministerstva dopravy. Interní akt je v tuto chvíli v jakési pracovní verzi, a pokud v podrobné rozpravě bude žádost o něm hovořit, tak buď já, nebo pan ministr určitě ho můžeme představit v kostce v tuto chvíli. A je to skutečně pouze návrh.

A teď už se budu opakovat: výjimku z těchto pravidel může udělit pouze ministr dopravy. Poslední informace ode mě jako zpravodaje v tuto chvíli. Skutečně bylo žádáno o projednání ve zkrácené lhůtě podle § 90. Konstatuji tedy, že písemně již toto bylo zamítnuto, a poté v rozpravě určitě i já se rád přihlásím a budeme diskutovat a prosit alespoň o zkrácení lhůt tak, aby Poslanecká sněmovna vyslala jasný signál majitelům pozemků, ale i odborné veřejnosti, a byli bychom moc rádi a vděčni za to, kdyby se tento zákon podařilo připravit k odsouhlasení a zpracování na červnové schůzi Poslanecké sněmovny. Tolik v tuto chvíli zpráva zpravodaje. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nicméně faktická poznámka z definice reaguje na průběh rozpravy.

Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já děkuji za slovo. Pokusím se vysvětlit důvody. Samozřejmě chápeme a je nám naprosto jasně známá situace v přípravě výstavby rychlostních silnic, dálnic a silnic první třídy.

Já se přiznám, že dneska vím, že jsou blokovány kvůli výkupu stavby, které by se mohlo podařit poměrně rychle realizovat. První dva úseky mají za sebou územní rozhodnutí, na první bylo vysazeno už asi 28 vyvlastňovacích řízení, na další jsou stovky připraveny.

My jsme tím bránili spekulaci a tenkrát to bylo také podporováno napříč politickým spektrem.

Já se obávám, že v atmosféře České republiky, kriminalizace, podezírání a napadání, tak ten princip je skutečně na hraně, a já se obávám, že může být prokorupční, zejména tam, kde půjde o velké částky. Říkám, je to, teď se vůbec nedotýkám pana ministra ani prostě těch, co to vypracovávali, ale prostě i kdyby tomu tak nebylo, tak v českém prostředí mohou padat otázky, zvláště když personálně se to někomu hodí, proč pustil, proč nepustil. Co ale považuji za trošku větší problém, je, že já jsem tady dostal od pana ministra nějaké znění a to zcela konvenuje i s tím, co tady říkal pan zpravodaj. Tak to jsem chápal, že ten návrh kopíruje. Nicméně vy jste oficiální materiál dostali upravený a přepracovaný a rád bych se mýlil, ale i tam jsem konzultoval s právním zástupcem Sněmovny, a tak jak to bylo přepracováno, tak možná, možná, já to skutečně nevím, nejsem právník a dozvěděl jsem se tu informaci teprve před kratičkou chvilkou, protože jsem byl upozorněn některými kolegy, že to může být chápáno jako natvrdo. To znamená, že tam nebude to posunování a ta v podstatě jakoby, řekl bych trošku podnikatelský princip, že někdo bude moci podle naléhavosti potřeby výkupu na té které stavbě o tom rozhodovat, ale že je to natvrdo.

To znamená, my podporujeme, že tu situaci je třeba rychle řešit. Chceme, aby byla schválena na červnovém zasedání, ale skutečně je mi líto, že jsme mohli udělat ještě jedno v případě této naléhavosti. To se bohužel nestalo, takže teď jsme postaveni trošku do vleku. Takže od nás to není v žádném případě nějaká obstrukce, ale obáváme se, že tady může nastat vážný problém a že to k té jedné diskusi, aspoň k té jedné diskusi, v hospodářském výboru je.

Doufám, že pan kolega Laudát vám dal dostatek podnětů, na které budete reagovat.